Ale váš návrh to naprosto znemožňuje.

Takže přece od toho ty trusty jsou. Ani to vám prostě nestačí. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Jsme ve svobodné společnosti, ať si každý podniká, jak chce.

Proč nám to tady zase třídíte? Něco neuvěřitelného. Co nám to zde tvrdíte o dotacích? Běžte se prosím podívat na programy TAČRu!

S faktickou poznámkou vystoupí paní předsedkyně Schillerová, připraví se pan poslanec Lang. Prosím, máte slovo. Baťa považoval dotace za nemorální. Vy jste tam byl?

Děkuji. Děkuji, paní předsedající, za slovo.

Děkuji.

Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já také musím již tradičně zareagovat na pana předsedu Michálka, prostřednictvím předsedající.

Tady je to podobné. Tady je třeba říci, že je prostě... Protože vám, pane Michálku, prostřednictvím paní předsedající, tedy nevadí, že třeba pan ministr Jurečka převedl farmu na manželku a dál pobírá dotace, že pan ministr Válek převedl byznys na syna a dál podniká a možná i pobírá dotace v oblasti zdravotnictví? To vám nevadí? Tak kde je ta vaše spravedlnost?

Já mám opravdu faktickou v tomto případě. A pro vaši informaci, ten Baťův kanál se většinově financoval z dotace Ministerstva práce, aby lidi měli práci ve třicátých letech.

Tak někdy se to opravdu nepovede.

Ale to se ty dotace musí tedy zrušit úplně, a ne jak to dělá stávající vláda, že bude rušit jenom ty národní a že poškodí naše podnikatele, naše zemědělce a všechny, kteří se účastní jednotného trhu Evropské unie, protože jiné státy ty národní dotace pořád dávají, a Evropská unie dotacemi v podstatě určuje směřování Evropské unie. To jsou prostě ty socialistické prvky, které nám vadí. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Takže prakticky se tady něco říká, a pak je to úplně, úplně jinak.

Jestli byste mi na to opravdu mohl korektně odpovědět? Protože já jsem přesvědčena i o tom, že budou vyšší finanční náklady, že to bude nesystémové, že ministr vnitra s tím nesouhlasí nebo respektive Ministerstvo vnitra, ministr vnitra dneska řekne neutrální stanovisko. Nesouhlasí s tím ani ten úřad. A já pořád opakuji, úřad kontroluje politické strany a odbor střetu zájmů na Ministerstvu spravedlnosti kontroluje veřejné funkcionáře. A to, co vy předkládáte, se přece dotýká veřejného funkcionáře, nebo veřejných funkcionářů. Prosím, odpovíte mi na to? Děkuji.

Děkuji. Já také bych měla faktickou poznámku k panu předsedovi Michálkovi, vaším prostřednictvím. My se tady dneska zabýváme přílepkem, to znamená, něčím, co u tohoto zákona vůbec nemá být. Chcete navyšovat počty úředníků na úřadu, ke kterému to vůbec nepřísluší, a zároveň se pyšníte v médiích, jak schvalujete antibyrokratické balíčky. Tak já už tomu tedy nerozumím, protože samozřejmě tady ta byrokracie levá asi neví, co dělá pravá. Nicméně to moje vystoupení zejména je k dotacím.